Takže bod je zařazen na dnešní schůzi.

Nestydím se za to. Buď se tady budeme chovat jako poslanci a budeme dbát na to, abychom zachovali parlamentní charakter České republiky, anebo se tady budeme předvolebně předvádět. Děkuji za slovo.

Konáli se již schůze Sněmovny což je náš dnešní stav zařadí se projednávání návrhu přednostně na její pořad. Takže toto rozhodně není přednostně. A já bych chtěl, aby nám legislativa řekla, co je přednostně, a abychom postupovali podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Pan předseda Kováčik. Vážená vládo, paní a pánové, já musím rozhodně odmítnout jménem poslaneckého klubu KSČM ten útok, který se tady směrem od pana Okamury odehrál vůči našemu klubu.

A myslím si, že ty nesmíme pomíjet.

A tak se chováme i teď. Já jen podotknu, že jednací den končí v devět hodin běžně a pro projednávání tohoto bodu, o kterém diskutujeme, nikdy. Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji to, co už jsem říkal v době, kdy jsem řídil schůzi, kdy jsem citoval ten § 109m odst. 1 písmeno d), že jednací řád nepamatuje na formu toho návrhu.

Nikdo nevznesl námitku. My to do budoucna zřejmě budeme muset spravit nějakou novelou jednacího řádu.

Vážené dámy a pánové. No, jestli bylo mé vystoupení, pane předsedo Kováčiku, chápáno jako útok, to rozhodně jsem nechtěl útočit. Říkám to tady. Já jsem vůbec nechtěl útočit. Bylo to čistě to, že já bych to rád ukončil, hlasoval o tom. A samozřejmě ten apel z mé strany byl možná takový důraznější, ale je to tak. Bylo to spíš jakoby zahájení věcné diskuse.

Já jsem pozorně poslouchal pana předsedu Sněmovny Vondráčka. Chápu, že Sněmovna je suverén. Chápu, že o tom rozhodla svým hlasováním. Nicméně se pořád obávám, že by mohl být porušen jednací řád, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tím, že Sněmovna nezařadila tuto věc přednostně, jak je v § 109 napsáno.

Tak jenom na to upozorňuji.

Takže jednací den prostě k projednání tohoto bodu nekončí. Budeme tady, dokud to neprojednáme nebo dokud Sněmovna nerozhodne, že se to přeruší.